Prosím nepokřikujte po sobě! Já si zjednám návrhy tak, aby byly hlasovatelné. Případně pokud bych nevyjadřoval vůli toho, kdo navrhoval ten který konkrétní bod, tak samozřejmě máte šanci namítat proti postupu předsedajícího. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Pane předsedo!

Ptám se, kdo je pro přerušení této schůze. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Takže jsem nemohl hlasovat, takže dávám námitku proti výsledkům tohoto hlasování z tohoto důvodu. Takže nejdřív procedurálně odhlasujeme, jestli přijímáme námitku proti elektronickému zápisu o výsledku hlasování, jak požaduje předseda klubu ODS. Ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti?

Návrh opět nebyl přijat. Pokračujeme.

Děkuji za slovo. On si mě vzal za oběť.

A není to povinnost!

Při tomto procesu byly dodrženy nejen veškeré zákonné předpisy, ale i vnitřní předpisy Ministerstva financí.

Takže je to stejná studie. Vy nemáte nic konkrétního!

Ne, pan kolega Laudát vzdává. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

A ozval jsem se. A bohužel to zase nebyla pravda, protože jste to vysvětloval mandátovému a imunitnímu výboru, ne kontrolnímu výboru. A řešil jsem pouze situaci, kdy v prohlášení odevzdával jste dvě prohlášení, jedno jako ministr, jedno jako poslanec.

Takže, prosím vás... Pokud chcete někoho oslovit, prostřednictvím předsedajícího. Ona je to vážná věc, prosím vás.

To je prosím zákon o střetu zájmů. Děkuji za dodržení času. Faktická poznámka pana ministra financí a místopředsedy vlády.

Tak ji neřešte, moji mzdu!

Tady EET řešíme, neřešíme pokladničky.

Takže už to tam bude za hodinu!

Tak já skutečně nevím, co chcete ode mě. Nemáme externí smlouvu na IT. Debata byla o IT. Tak bych byl strašně rád, kdybyste jasně řekl, co potřebujete od Ministerstva financí, a my vám to jasně napíšeme.